Rád bych znovu zdůraznil, že v minulém volebním období byl zpracován komplexní pozměňovací návrh v rámci ústavněprávního výboru, na kterém existovala shoda, a já jsem tento rámec při přípravě tohoto zákona žádným způsobem nepřekročil.

A proto si myslím, že by si tento tisk opravdu zasloužil projednání v prvním čtení, kdy by Sněmovna došla k závěru, že je hoden toho, aby postoupil do druhého čtení. Počítat do sto osmi umím, ale kdyby se to přece jen podařilo a našlo se pár hlasů pro, tak vám všem předem děkuji a jsem zde připraven na případné otázky v diskusi. Já také děkuji a prosím, abyste se ujal místa u stolku navrhovatelů. A nyní jako zpravodaj vystoupí pan poslanec Marek Benda, zpravodaj pro prvé čtení. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, pardon, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, pan zpravodaj zde podrobně, pan navrhovatel, pardon, navrhovatel zde podrobně uvedl návrh zákona.

Děkuji.

Všechny jsem vás odhlásila. Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy těchto dvou tisků a ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 155 bylo přihlášeno 131 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný.